Je to také na zamyšlení.

Kolegyně Ožanová tady mluvila o těch koloběžkách, tak tady vám řeknu jednu takovou perličku.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající. Budu reagovat na předsedu hospodářského výboru. Za mě možná on už to ví, já sama vím, že je to politicky neprůchodné ale já jsem třeba zastáncem úplného zrušení bodového systému. Je to administrativně náročné, co si budeme povídat, pokud chcete snižovat počty úředníků a náklady na výkon státní správy, tak ani netušíte, co tato agenda znamená, plus řešení, co se týče bodového hodnocení, námitky proti bodům a podobné věci. Opravdu tato agenda zatěžuje i Nejvyšší správní soud. Takže já jsem pro, klidně zvyšme sankce, zákazy činnosti. Ne. A proč? Takže já souhlasím s panem předsedou Adamcem. Jenom poprosím pana předsedu, aby na hospodářském výboru na projednávání tohoto bodu vyčlenil hodně času. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo. Děkuju za slovo, paní předsedající.

Zamyslel bych se nad tím velmi, protože toto se kdysi dávno zhodnocovalo u řidičského průkazu motocyklů. Máme H1, H2 a rozlišuje se věkem a výkonem motocyklu. A když už to tedy máme otevřené, bylo by velmi zajímavé se podívat na výkony těchto automobilů.

Ale otázka je, jak dlouho udrží pozornost, jak dlouho mu to bude fungovat a tak dále. Je to hodně námětů, nebude to lehký zákon. Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. S faktickou vystoupí pan poslanec Kasal. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Chci upozornit na jednu věc.

Další faktická, pan poslanec Kukla. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Jsem se tady dotazoval pana ministra a nebylo mi úplně odpovězeno, jestli on je zastáncem zvýšení rychlosti na našich dálnicích, protože většina našich dálnic je konstruována na rychlost 120 kilometrů v hodině.

Ale rozhodně nejsem zastáncem, aby docházelo k navýšení rychlosti na 150 a podobně. Tady bylo zmíněno, že když se podíváme do západní Evropy, tak se přibližujeme k jejich pravidlům, ale je třeba si říct, že například v Německu rychlost se tam na mnoha dálnicích omezuje na 120. Když se podíváme na trendy, tak se rychlost omezuje i z důvodu spotřeby a ekologie, protože samozřejmě každý z nás ví, když na dálnici jede na maximum, které mu umožňuje zákon, tak má daleko vyšší spotřebu, než když jede takovým tím volnějším tempem.

Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Pan ministr s faktickou poznámkou? Návrh zákona nepřináší plošné zvýšení rychlosti na 150 kilometrů na dálnicích. My počítáme ale s možností v místech, kde to bezpečný provoz umožní na dálnicích a kde i konstrukce těch dálnic to bude umožňovat, navýšení lokálně na 150 kilometrů za předpokladu moderního telematického řízení a proměnných dopravních značek. Tady se inspirujeme funkčním modelem.

To moderní telematika umožňuje.